133. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky Nyní vás požádám, pane předsedo, abyste se ujal slova. Děkuji a z časových důvodů se omezím na co nejstručnější rekapitulaci. K dnešnímu dni je v této radě, to je Kontrolní rada Technologické agentury, neobsazeno 8 míst. Ten systém je takový, že výzvu k obsazení podal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

V tomto případě se můžeme dohodnout na způsobu volby. Je možná volba jak veřejná pomocí hlasovacího zařízení, tak i volba tajná. My po diskusi ve volební komisi navrhujeme volbu tajnou, a to z toho důvodu, že na 8 míst je navrženo 13 kandidátů, takže považujeme za efektivnější a i férovější vůči kandidátům provést volbu tajnou, abyste se nemuseli tady pomocí hlasovacího zařízení vyjadřovat ke každému jednotlivému jménu, ale abychom mohli ta jména označit na volebním lístku. Volební lístky jsou pochopitelně připraveny. Každopádně teď pojďme otevřít rozpravu nejen k navrženým kandidátům, ale i ke způsobu volby. Připomenu, že o způsobu volby, tedy o návrhu komise na tajné hlasování, budeme muset hlasovat. Já vám děkuji a otevírám rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 71, přítomných poslankyň a poslanců je 173, pro návrh 133, proti nikdo, návrh byl přijat. Odhlasovali jsme si, že volba proběhne volbou tajnou. Máte slovo.